Dle mého názoru tímto zákonem můžeme tuto situaci docela negativně ovlivnit. Já pevně věřím, že všichni rozumní si uvědomí, že je třeba to nějakým způsobem napravit, že to nelze vyřešit úplně jednoduše, a budou tento princip, tento zákon akceptovat. Myslím si, že by to bylo záhodno, a myslím si, že bychom tím ředitelům výrazně usnadnili život.

Čili je to věc, která samozřejmě může být komplikací, může život ředitelům velmi ztížit. Pevně věřím, že opět budeme optimisty a nic takového se nestane, takže princip sjednocujících kritérií bych určitě doporučoval dopracovat s Ministerstvem zdravotnictví, aby v podstatě ředitelé měli alespoň podobnou metodiku nebo metodiku, která jim umožní se rozhodovat stejným nebo minimálně podobným způsobem.

Takže jsem rád, že se tady dneska scházíme. Zákon byl projednán ve výboru, jednomyslně schválen, takže pevně věřím, že ho tady schválíme i jako celé plénum Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

Já jsem v úzkém kontaktu s řediteli škol, řediteli mateřských škol.

Já vám také děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivo Vondráka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo. Ano, děkuji, já jenom krátce. Já si tady nic nevymýšlím, prostě ty věci mi chodí na stůl. Čili jinými slovy řečeno, je třeba se připravit na to, co říkal pan náměstek Plaga, že se snažíme pomoci a ochránit naše ředitele a naše školy. Na to nesmíme zapomenout, protože situace může vyprovokovat negativní jevy, o kterých jsem hovořil. Takže buďme, prosím, v tomto jednotní a snažme se našim ředitelům pomoci. Nic jiného nechci a ten zákon podpořím. Já vám děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte dvě minuty.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Přeji všem dobrý den. Já bych se tady u tohoto návrhu zákona zastavil u některých věcí, které se mně nelíbí.

To je víceméně realita.